Armáda bez vojska, generálové bez vojska? Oni nebudou mít za sebou sekci, jako to dneska mají náměstci.

Já si nemyslím, na rozdíl od pana předsedy Výborného, že by to byla malá novela. A víte, poslední věta: Oni nás sledují, ti úředníci. Sledují nás.

Děkuji vám. Děkuji. A toto byla... Dobře, ještě jedna přihláška v obecné rozpravě. Prosím, pan poslanec Jan Berki.

Já se právě domnívám...

Ale já si právě myslím, že i pohled občas zvenku do toho systému je právě důležitý. Je to nějaká zpětná vazba. A zároveň to, co jste říkala jako poslední, právě ta definitiva, která může být zároveň kladem, tak může být i velkým rizikem. Ujistím se, chcete s faktickou, nebo řádně? Prosím. Já bych chtěla na pana poslance Berkiho, prostřednictvím paní předsedající.

Tak nechť se můžeme bavit o nějakých hodnoticích kritériích, která potom budou, když každoročně má být ten státní úředník hodnocen, tak dobře, tak se nastaví jinak ta hodnoticí kritéria, s tím já nemám problém.

Mezi čtyřma očima.

A také jsem se s tím setkala. Můžu vám říct, také jsem se s tím setkala, a většinou to byly kraje, které přišly a prosily. Děkuji a ještě to vyvolalo jednu faktickou, a sice přihlášku pana poslance Róberta Telekyho, ale nevidím ho v sále přítomného.

Děkuji za slovo. Mě by zajímala jedna jediná věc.

Opravdový odborník, který v této zemi odvedl velkou práci v boji proti hazardu. Jenom ať si každý udělá obrázek sám. Děkuji a tato faktická samozřejmě vyvolala další žádost o vystoupení.

Já fakt nevím. Já už opravdu pro mě už je to historie za sto ale pokud nebyl, tak to beru zpět. Nesmysl. Nesmysl! Děkuji a pan poslanec Benešík. Prosím. Jako odborník odvedl výbornou práci na Ministerstvu financí a poté, co KDUČSL skončila ve vládě, byl z Ministerstva financí odejit.

Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova. Chtěla bych reagovat na svého předřečníka. To znamená, ze dvou sekcí vznikla jedna sekce, tudíž každou sekci řídí jeden odborný náměstek. Potom samozřejmě se něco zvrhlo, ale to stejné nastane teď, to, co jsem opět také tady říkala. Takže vy jdete cestou zase úplně jinou. A ještě jedna faktická v této vlně reakcí.